Pokud máte kurzové sázky, které mají být měkký hazard, a proto mají mít stejnou sazbu jako číselná loterie, tak jsem se dočetl, že na kurzových sázkách je závislých 18 % hráčů. Pak tedy nechápu, proč by měly mít obě hry stejnou daňovou sazbu, pokud má být důvodem, a ne zastíracím důvodem opravdová rizikovost her. Protože, a to všichni dobře víte, tu číselnou loterii v zemi provozuje jedna silná a mocná finanční skupina a hlavní společnost na sportovní sázky pak druhá. Někdy se těžko vysvětluje a zdůvodňuje výhodnější daňová sazba v hazardním byznysu, kdyby příjemcem této výhody byla v zásadě jiná společnost. Kurzové sázky se totiž podílem gamblerů, a připomínám, že jich je 18 %, blíží hrám na automatech, kteří mají asi 23% závislost.

Internetový hazard se zákonem nebo vyhláškou dá zlikvidovat jen velmi těžko. Tady samozřejmě má vláda velké kompetence ale co se děje? Kdykoli se v obci nebo obec rozhodne, že zakáže herny nebo kasina, velmi často nebo téměř okamžitě se objeví černé herny, černé automaty nebo nějaké kluby jen pro zvané, které obcházejí zákaz hazardu tím, že přidávají do hry nějaké spíš jednoduché znalostní otázky.

Proti nelegálnímu hazardu bojuje Ministerstvo financí už dva roky, ale spíš tedy silnými slovy zejména pana náměstka Závodského, v terénu je situace opravdu jiná. Pokud si pamatuji, ještě nikdo nebyl pravomocně za černou hernu nebo kvízomat, nebo jak se to nazývá, odsouzen, případně nějakým způsobem trestán. Co mi z toho krátkého komentáře vyplývá?

A přes obrovské množství připomínek, které vyvolala tvorba nového loterijního zákona z dílny pana ministra Závodského, si myslím, že bychom na ten nový loterijní zákon měli počkat a neřešit situaci těmito nesystémovými návrhy, tak jak jsou nám postupně do Sněmovny předkládány. S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedající. Budu postupně reagovat na připomínky řečníků, abych toho pak neměl moc. Tam spíš jak já to vnímám, protože jsem to viděl zpovzdálí, proč se tento zákon měnil, koneckonců i pan kolega Šincl o tom mluvil, než to přešlo na vládu.

Tak proto asi tyto změny tam byly, já to tak cítím, protože já je zas nevidím tak úplně zásadní, protože to tělo, to hlavní motto, proč tento zákon vzniká, aby opravdu po dvaceti letech vznikl moderní nový zákon, který se částečně rekrutuje ze zákonů v moderní Evropě, aby vznikl. Co se týče námitek pana kolegy Beznosky, tam vím docela jistě, že internetový hazard je velký problém.

Děkuji, pane předsedající. Nicméně chci říct, že kolega Volný pravděpodobně nepochopil, kam mé výhrady a výtky směřovaly. Samozřejmě že zákon od svého původního znění k dnešní předložené verzi zaznamenal řadu změn, z nichž většina nebyla veřejností vnímaná kladně. Některé se samozřejmě řešily v rámci vnitřního a vnějšího připomínkového řízení. O těch, které již byly probírány, nehovořím. Moje hlavní výtka současného vývoje návrhu zákona směřuje ke změnám v rámci seberegulačních opatření, která byla jeho tvůrci provedena bezprostředně zdůrazňuji bezprostředně před posledním projednáváním ve vládě, jejíž členové na ně nebyli dle mých informací nijak upozorněni. Ale jde o opatření, která mají bránit škodám způsobeným lidmi se sklony k závislosti, a opatření, která směřují ke snížení rizika vzniku závislosti.

Proto považuji za důležité, aby pan ministr tyto náhlé změny vysvětlil, a rád bych se zeptal i představitelů koaličních partnerů, jestli na ně byli upozorněni a jak tuto náhlou změnu vnímají. Děkuji. Mám zde faktickou poznámku, pan poslanec Koubek.

Já se vejdu samozřejmě do těch dvou minut. Tak jak mně je známo, bylo v bodě 1 jasně uvedeno, že u hazardní hry, u které je to technicky možné, je provozovatel povinen účastníkovi hazardní hry nabídnout a umožnit stanovit si sebeomezující opatření. Ovšem na vládě byla schválena jiná verze, která byla rozšířena: Nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout. A pokud tady pan kolega Šincl argumentuje tím, že ta důvodová zpráva neodpovídá schválené verzi, tak mi dovolte přečíst to přímo na straně 145, kde je uvedeno, a domnívám se, že důvodová zpráva je v jasném protikladu s tím, co přišlo z vlády: Z důvodů zajištění důsledné ochrany účastníků hazardní hry zákon stanoví další požadavky, bez kterých nelze registraci provést. Registraci nelze provést bez nastavení sebeomezujících opatření atd. To lze.

To znamená, já tady osobně vidím to, že důvodová zpráva nekoresponduje s návrhem, který nám přišel do vlády.

Vzhledem k tomu, že tedy si s tím předkladatel dal určitou práci, tak potom ten výsledný návrh, výsledný návrh, který byl vládou schválen, neodpovídá, a pokud je pravda skutečnost, kterou říká pan Šincl, že o tom nebyli informováni ostatní členové vlády, tak je to přinejmenším zarážející až skandální. Nyní pan ještě před panem místopředsedou faktická poznámka pana místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše.